Děkuji panu kolegovi Zahradníkovi za dodržení času.

Pouze tady přednášel své politické proklamace.

Vážené dámy, vážení pánové, my máme pověst nebo pověst.

To není o tom, že pan premiér pohrdá opozicí. Na to má právo, byť je to špatně, ale on pohrdá celým Parlamentem. On pohrdá 200 lidmi, kteří mají mandát vzešlý z demokratických voleb.

Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

Poslanecké sněmovny a abychom si to s ním vyřešili v bufetu, takže tady máme nějaké řešení, ale přece jenom to jsou pak nějaké neformální rozhovory. A musíme říci, že některé interpelace nám přijdou od občanů, a oni předpokládají, že jejich dotazy my vzneseme na plénu. Takže si myslím, že se očekává, že oni očekávají, že pan premiér nám odpoví a že sem bude chodit.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já jsem velice rád, že pan kolega Michálek ocenil přítomnost pana vicepremiéra Hamáčka. On se také obrátil na nás, jestli nám nevadí, že ministři nebo premiér nechodí na interpelace. Ale vadí. Mně osobně to vadí. A vadilo mi to vždycky. Já jsem tady už nějaký čas v této Poslanecké sněmovně.

Takže mně se to nelíbí. Jinak samozřejmě interpelovat jak písemně, tak ústně je výsostné právo poslance a pan ministr nebo pan premiér by tady určitě na interpelace být měl a měl by odpovídat.

Takže takto. Děkuji, pane předsedající.

Stejně tak jsem možná jeden z mála poslanců, který pravidelně na interpelace chodí, účastní se, a proto mi vadí, že naopak pan poslanec Michálek prostřednictvím pana předsedajícího zneužil toto fórum k politickému prohlášení a možná k osobnímu boji mezi opozicí a panem premiérem, protože toto prohlášení mě tady během interpelace vůbec neobohatilo, vůbec pro mě nemělo žádný význam. Ale tím říkám, tak jak reaguji na všechny ostatní, že skutečně institut interpelací je důležitý a chápu, že každý poslanec a já tento institut používám také vznáší své dotazy, aby mu na ně bylo odpovězeno. Nebráním tady pana premiéra, ale je důležité v podstatě, abyste skutečně respektovali toto plénum, včetně koaličních poslanců, kteří sem chodí proto, aby diskutovali věcná témata, která v interpelacích zazní. Děkuji za pozornost. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se tedy musím připojit ke kolegovi Votavovi.

Ale jak to řešit? Tady kolega Michálek navrhoval jakousi mimořádnou schůzi. To přece nejde.

Tato vzájemná vyváženost všech tří mocí je základem dobrého fungování demokratického systému.

Ústavní soud uvádí, že Poslanecká sněmovna nesmí jakkoli zasahovat do moci výkonné, s výjimkou podnětu resp. doporučení.